Na té situaci se vůbec nic momentálně nezměnilo, dnes stojíme před úplně stejným principiálním rozhodnutím.

Velká část Poslanecké sněmovny naopak od začátku prosazovala rovný přístup ke všem rodičům, kteří zmiňovaný nárok ze zákona mají. Naposledy nás ale nebylo dostatek.

Vy, kteří přesto trváte na tom, že benefit navýšení rodičovského příspěvku bude přidělen jen některým rodičům, měli byste uvážit, co může v poměrně krátké době podle mého názoru nastat. Budeli schválena původní verze vládní novely zákona, je téměř jisté, že se najdou rodiče, kteří si o zvýšení požádají, přestože již příspěvek dočerpali.

To vyplývá právě z toho, že zákon porušil pravidlo zákazu retroaktivity a porušil právní pravidla během hry. Stále více odborníků z řad právnické veřejnosti přitom připouští, že jejich šance na úspěch vůbec nejsou malé. Závěrem, dovolte mi krátké stanovisko Občanské demokratické strany. Pokud dnes neprojde senátní verze, podpoříme i tu původní vládní, protože rodiče nechceme o zvýšený příspěvek připravit. Za Občanskou demokratickou stranu chci ale současně jednoznačně říci, že dál stojíme na straně předvídatelnosti práva a ústavnosti. Rozhodnutí Ústavního soudu nemůžeme samozřejmě ani my, stejně jako nikdo tady v sále dopředu předjímat. Protože ale zjevně hrozí, že Ústavní soud může případnou vládní verzi novely zákona o státní sociální podpoře nebo její části zrušit, chceme předejít další právní nejistotě a hrozícímu zmatku s vyplácením zvýšeného rodičovského příspěvku. Pokud tedy dnes neprojde senátní verze a Sněmovna a následně prezident potvrdí verzi vládní, rozhodli jsme se okamžitě poté podat novelu, která do zákona spravedlivý a rovný přístup vrátí. Chceme, aby po případném rozhodnutí Ústavního soudu byl již v legislativním procesu návrh vyhovující všem legislativním i ústavněprávním pravidlům a doba případné nejistoty pro rodiče byla co nejkratší. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych dnes poděkovat Senátu, který vrátil návrh zákona o státní sociální podpoře zpět na Sněmovnu. KDUČSL podala pozměňovací návrh k návrhu tohoto zákona na Sněmovně, který bohužel neprošel, a v důsledku jeho nepřijetí tak bylo diskriminováno 70 tisíc rodin. To číslo je velice důležité, již tady dneska několikrát zaznělo, je to 70 tisíc rodin, 70 tisíc domácností, které byly vyčleněny z tohoto návrhu o podpoře rodičovského příspěvku.

Dalším bodem důvodové zprávy je to, že je potřeba pružně reagovat na možnost slaďování rodinného a pracovního života, a to i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti.

Tady bych chtěla poukázat na to, že příspěvek vyčerpali dříve často právě ti rodiče, kteří se začlenili na trh práce a odvádějí daně do naší státní kasy. Chtěla bych zdůraznit, že paní ministryně dnes řekla, že rodiny si zaslouží jistotu, a já myslím, že o tom nikdo nemáme pochyb. Ale mám otázku. A co těch 70 tisíc rodin? Proto vás dneska prosím a žádám, abychom tu jistotu odhlasovali pro všechny ty, kteří vychovávají děti mladší čtyř let, přestože příspěvek už vyčerpali. A na závěr, přestože mě pan kolega Bauer už předešel, tak já bych se také chtěla dnes zeptat nepřítomného pana premiéra prostřednictvím pana předsedajícího: Pane premiére, vy jste prohlásil v debatě s nezávislou iniciativou Také pečujeme, že to jedné z maminek doplatíte. A co těch dalších 70 tisíc maminek? Nebo se na vás mohou také obrátit? Děkuji Děkuji a zatím poslední přihlášená do rozpravy je paní poslankyně Richterová.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené přítomné paní ministryně, vážený pane senátore, kolegyně, kolegové, já bych se ráda velmi stručně vyjádřila k tématu, jehož jsme byli všichni rukojmími poslední rok.

A i na příkladu schvalování rodičovského příspěvku je vidět, jak nepředvídatelné je tady rozhodování, kolik slibů je dáváno planě a jak těžké je říkat, že se na něco dá v politice spolehnout. Opravdu nejnáročnější pro chápání široké veřejnosti, domnívám se, je to, že několikrát zaznělo zejména bohužel z úst paní ministryně, že rodičovský příspěvek bude nárokovatelný pro všechny, kteří budou mít děti do čtyř let věku, a potom se ukázalo, že to není funkční koaliční dohoda.

Lidé jsou do poslední chvíle v nejistotě a namísto toho, aby to prošlo v klidu před nějakým tři čtvrtě rokem a aby byly dostatečné informační materiály, aby pracovníci a pracovnice úřadu práce věděli, co mají lidem říkat, aby měli dostatečné podklady i oni, jak informovat lidi, tak namísto toho všeho na některých pracovištích jsou až do poslední chvíle v naprosté nejistotě.